340. Informace předsedy vlády o opatřeních proti zneužívání zajišťovacích příkazů Finanční správou

Pan poslanec Pilný? To jsem ještě neřešil, já teď mám faktické poznámky. Tak v tom případě pan kolega Hájek tady není, takže jeho přihláška propadá, a mohu tedy udělit slovo k řádné přihlášce panu poslanci Ivanu Pilnému. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já nebudu příliš protahovat, jenom jsem si nebyl jist, jestli to, co chci říct, stihnu během dvou minut. Ale určitě déle než tři nebo čtyři minuty to trvat nebude. První věc.

Lze si to ověřit ve stenozáznamu, jak jsem hovořil. Druhou věc k té faktické poznámce, byl tady citován velmi nešťastný případ jedné firmy, který byl likvidační. Stalo se to v roce, kdy třeba pan ministr Babiš vůbec ještě nebyl ministrem financí. Dál bych jenom zopakoval, že ta čísla, makročísla, která tady byla několikrát citována, to znamená, že u správního soudu bylo nalezeno sedm závadných návrhů, které správní soud tedy vrátil zpátky, možná že jich bylo víc, možná že je pravda i to, že současně v jednání je těch příkazů daleko víc, to podle mě není podstatné, protože ta makročísla, a s tím souhlasím, úplně nevypovídají o podstatě té věci, protože Finanční správy se celkem oprávněně každý bojí, takže možná těch stížností by mohlo být i víc. To znamená, že já jsem se rozhodl, že pokud budu jmenován ministrem financí, tak udělám dvě věci. Za prvé požádám pana ředitele Finanční správy, aby byl opatrnější v kontaktu s médii, protože jeho některé výroky byly poměrně nešťastné. A za druhé, přestože budu, a nemusí mě k tomu nikdo vyzývat, respektovat nezávislost Finanční správy a v žádném případě nebudu do jejích konání zasahovat žádným způsobem, to samozřejmě budu respektovat a je to zákon, nemusí mě k tomu nikdo vyzývat, ale zároveň také požádám pana generálního ředitele Finanční správy, ve kterého mám naprosto plnou důvěru a nehodlám ho v žádném případě odvolávat nebo s ním jakkoliv manipulovat, abych prověřil na základě i otevřených případů, do kterých nemá ani ministr, ani poslanci, nikdo přístup, aby se podíval na to, jestli by nebylo možné tu střelku toho zákona, která je naprosto oprávněná, to znamená zajišťovací příkazy, protože opravdu nelze čekat na skončení řízení, protože tam už se opravdu nic nenajde, jestli by tam nenašel podněty pro to, aby se případně mohla upravit nějaká metodika tak, aby skutečně to plnilo literu zákona a ducha zákona především, a nikoliv bylo likvidační. Takové případy mohou být. Já to vím lépe než ti, kteří s tím argumentovali včera, v televizi pan poslanec Plíšek, protože já na rozdíl od něj jsem mnoho let podnikal a vím, co tyhlety věci znamenají. Takže nemusí mi nikdo připomínat, že to je zásadní problém pro tu firmu a že by to likvidace neměla být v žádném případě. To je všechno, co udělám. A myslím si, že je úplně zbytečné, aby Poslanecká sněmovna přijímala jakékoliv usnesení, protože já v té věci, pokud budu jmenován ministrem financí, prostě budu konat, jak jsem právě předestřel. Děkuji za pozornost.

Já si nemyslím, že pan ředitel Finanční správy měl pouze nešťastná mediální vystoupení. To ano, to skutečně měl. Ale hlavním problémem jsou skutečné činy ředitele Finanční správy a to je ten zásadní problém.

Nic jiného to není. A za druhé bych chtěl říct jenom to věčné připomínání, kdo jak dlouhou dobu podnikal.

Protože stejně tak jako jsem včera musel opakovat panu poslanci Plíškovi, co hodlám udělat, tak to znovu zopakuji.

Ale já jsem přece říkal také něco jiného. Ještě jedna faktická poznámka.

Já jsem trošku překvapený.

To je celé.

Sněmovna má kontrolovat vládu a ministry a ne jednotlivé členy Sněmovny. První dotaz.

Říkal: poraďte mi, řekněte mi jak, já to možná udělám.